Zároveň bych chtěl zopakovat, že podporujeme snahu Ministerstva obrany přispět touto normou k dodržování závazků vůči našim spojencům, avšak tady upozorňuju na zmíněná rizika. Děkuji za pozornost. Hlásí se pan zpravodaj. Děkuji, pane místopředsedo. Děkuji. Ano, eviduji váš návrh. Do obecné rozpravy se nikdo další nehlásí, ani z místa, obecnou rozpravu tedy v tuto chvíli končím. Paní ministryně, prosím. Jenom velmi stručně, nechci okrádat kolegy o oběd. Válka na Ukrajině potvrdila, že abychom byli připraveni na současné i budoucí konflikty, je urychlená modernizace armády naprosto nezbytná a už ji nelze dál odkládat. K tomu potřebujeme také pružný systém financování obrany našeho státu a samozřejmě k tomu je i nezbytný stabilní finanční rámec a transparentní plánování obranných výdajů, zejména v případě velkých strategických projektů. Kodifikací tohoto závazku, dámy a pánové, do zákonů dáváme jasně najevo připravenost dostát těmto závazkům a zároveň říkáme, že jsme si vědomi nutnosti budovat svou obranyschopnost a že i chceme vlastně, aby aliance, jejíž jsme součástí, byla silná a aby v ní plnili všichni to, k čemu se zavázali. Ty strategické projekty jsou vlastně projekty, které trvají více let, mají zásadní dopad na obranyschopnost a počítají s rozpočtem nad 300 milionů korun.

Zkuste se utišit. Zbývá pár posledních minut, než doprojednáme tento bod, a pak bude jistě spousta času během oběda na vaše hovory. K tomu, že není nezbytné, aby se to řešilo takto, že by se to mohlo projednávat pokaždé při státním rozpočtu. Tak tady jenom bych řekla, že i historický vývoj ohledně našeho plnění, respektive neplnění těch 2 % jasně ukázal, že čím více pojistek, tím lépe. Zmiňovala jsem všechny země okolo nás, které deklarovaly zvýšení výdajů na obranu, a naše vláda je tedy toho názoru, že pojistka ve formě zákona, který dá exekutivně jasnou povinnost sestavit rozpočet tak, aby respektoval bezpečnostní zájmy České republiky, je zcela namístě. Děkuju vám za pozornost. Já děkuju, paní ministryně. Zeptám se, jestli pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Není tomu tak.

Počet poslanců se ustálil. Zopakuji, že budeme hlasovat o návrhu, který zazněl v obecné rozpravě, a byl to návrh ze strany SPD na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu jako garančnímu výboru.

Kdo je proti?

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro obranu jako garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh rovněž rozpočtovému výboru jako dalšímu výboru. Není tomu tak, přistoupíme tedy k hlasování o přikázání návrhu výboru rozpočtovému.

Kdo je proti? Hlasování číslo 79, bylo přihlášeno 140 poslanců, pro hlasovalo 137. Návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme tento návrh přikázali k projednání rozpočtovému výboru. V obecné rozpravě zazněl návrh na zkrácení lhůty ze strany zpravodaje o 30 dnů na 30 dnů na projednání mezi prvním a druhým čtením. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Dávám námitku k hlasování.